Rodina nemůže být doma, musí jít do práce. Všichni! Dost často tady rušíme schůze před svátkem. Nikdo nemá zájem tady být déle. Nemůže si to rozhodnout ani ten podnikatel.

Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové.

Jde nám to celkem dobře a já jsem rád, že jsme schválili minulý týden čtvrtek, pátek, tento týden spoustu zákonů a že je za námi vidět zase po nějaké době kus práce. Ale na druhé straně je potřeba trošku vnímat politickou realitu.

A byly tady nějaké poměry. Dneska jsou ty poměry ve Sněmovně jiné. A ta většina může mít jiný názor.

A tuto chybu jsme chtěli napravit devadesátkou.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Já si tedy nemohu odpustit, myslím, že už tady 15 minut diskutují poslanci ANO mezi sebou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Otázka tohoto návrhu zákona se vrací do Poslanecké sněmovny opakovaně. Já jsem se také už obával, že se to tady změní na jednání poslaneckého klubu ANO, tak jsem si to dovolil takhle přerušit. Jsem rád, že došlo na to pořadí. Vím, že to asi nemá v klubu jednoduché. Je to vždycky tak, když je někdo v menšině, ale třeba se to může i změnit, jak říkal pan předseda klubu hnutí ANO Faltýnek. Víte, když jsme prohlasovali v minulém volebním období to omezení, tak ono nedošlo na hlasování některých pozměňovacích návrhů, aby tady jasně bylo řečeno, byl to vlastně návrh senátní, který byl v nějaké podobě, a všichni včetně hnutí ANO prostě v tom nebyli ochotni udělat nějaký krok dál, aby odpadla tady ta asi nejčastější protiargumentace, kterou ostatně i kolega Nacher zmínil ve svém příspěvku, totiž že je chaos, proč se to některých státních a ostatních svátků týká a jiných ne.

Snad všichni kolegové chodíme napříč Evropou. Nechci tady zdržovat nějakými statistikami.

Za první republiky samozřejmě také respektovali nějaká omezení, za RakouskaUherska také. Takže ono to má nějakou tradici, to není nějaký výmysl. Ale na to já říkám kdo zavedl ty státní svátky a ostatní svátky? Ne, to zavedli zákonodárci a logicky zákonodárci tedy mají možnost do toho vstupovat i s regulací. Já tady odmítám ta slova typu zákaz a podobně.

Jsem prostě přesvědčen, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě, jak je to v řadě jiných zemí, které jsou v mnohých oblastech daleko před námi, a naprosto se neuplatňuje argument, kdy někdo měl pocit, že když budeme mít bezbřeze otevřeno o sobotách, nedělích, svátcích, prostě pořád od rána do večera, přes noc, tak že nějak rozhýbeme ekonomiku, doženeme a předeženeme státy. Tak po čtvrt století jsme se nikam nijak zvlášť neposunuli oproti těm zemím, kde je regulace silná.

Tak prostě to je v různých státech různě. A chápal bych ty argumenty, které by byly nějak odborně podloženy, že bychom je teď tady měli a měnili třeba tady tu plochu.